My jsme v rámci vyjednávání, nebo řekněme konzultací s vámi, se také dozvěděli, že Piráti mají taky nějaký návrh. Všichni o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Máme 450 kilometrů za 130 miliard nedokončených obchvatů.

A nemáme ty rychlovlaky.

Tady jsme zaspali dobu. Potřebujeme skutečně mít jasný plán.

Určitě chceme investovat do rekonstrukcí nádraží. Chceme samozřejmě investovat konečně do nových bloků jaderné elektrárny.

A já si myslím, že ČEZ má na to, aby finančně zvládl jeden blok.

Nám chybí takovéto velké investice do velkých investičních celků. Samozřejmě nestavíme byty, chybí byty. Potřebujeme se konečně domluvit.

Takže ty byty jsou důležité.

To se týká i sportovní infrastruktury, která tady chybí.

Investice jsou určitě důležité.

A pokud samozřejmě tady kolegové v rámci projednávání rozpočtu na rok 2018 kritizovali, že se plýtvá, tak my budeme rádi, když nám řeknete konkrétně.

Úředníci předložili tabulku nad 50 milionů. Je tam ten sport a já si myslím, že bychom měli mít jasný obraz, kolik je v tom sportu. My to zanalyzujeme a řekneme veřejnosti, všem, kam ty peníze tečou.

My chceme samozřejmě lépe spravovat majetek státu. Já jsem ještě jako ministr financí přišel s projektem administrativní čtvrti. A můžete se smát, kolik chcete.

Devět a půl miliardy.

Není takový! My dneska v Praze platíme za nájem 500 milionů a máme mraky budov, které jsou nyní dobře využity.